Podle tohoto průzkumu si pouze 14 % respondentů myslí, že důchody jsou přiměřené, a 24 % respondentů, že průměrný starobní důchod postačuje na pokrytí základních potřeb důchodců.

Opak je totiž pravdou.

Předložení této novely bylo odůvodněno obrovským nárůstem výdajů v souvislosti, jak dobře víte, s doplatkem na bydlení.

Docela zvláštní zjištění.

Dobře víte, že jsme projednávali velmi komplikovaně návrh, který převádí prostředky na sociální služby ze státního rozpočtu do rozpočtu krajů. Ministerstvo práce a sociálních věcí ujišťovalo nejen představitele krajů, ale i zde poslance, že pro období tří let bude držet částku určenou pro sociální služby v reálné výši letošního roku. Jaká je situace?

Má zodpovědnost, nikoliv to či ono ministerstvo, které se vymlouvá na jiné ministerstvo.

Návrh reaguje na nedostatečnou výši prostředků na podporu a rozvoj obnovy materiálně technické základny základních a mateřských škol v kapitole Všeobecné pokladní správy. V kapitole Všeobecné pokladní správy je položka dotačního titulu podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny ve školství.